Jak je to složité... No, je a není. A nedej bože, aby váš zaměstnanec dostal souhlas k použití soukromého vozidla ke služebním účelům.

Kde je ten váš cíl v roce 2017 mít vyrovnaný rozpočet?

A teď říká 60 miliard minus. Ale to není nula. Takže těch 5 miliard si můžeme dovolit odpustit.

A poslední věta. Pan předseda Votava má částečně pravdu a to se dá upravit. Takže to se dá vyřešit. Já nevím. Vláda cituje jeden. Těch sedm nám zamlčela. A je to docela hezké. Kdybychom zrušili silniční daň, tak milé kolegyně, milí kolegové, musíme novelizovat zákon 310 o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky. To se omlouvám. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi. To bylo poslední vystoupení dnešního jednacího dne.